Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dobře, děkuji vám. Chci se zeptat, zda máte někdo námitku proti takto navrženému postupu hlasování. Žádnou námitku nevidím, v tom případě budeme postupovat tak, jak jste to, pane zpravodaji, popsal. Děkuji. Vaše stanovisko? Pan poslanec Sklenák? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Omlouvám se, mám zde jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Dolejš? Můžeme pokračovat. Vaše stanovisko? Pan předseda Sklenák? Děkuji.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 271, přítomných poslanců 143, pro 59, tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dál. Samozřejmě moje stanovisko je kladné. Pan předseda Sklenák? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Můžeme pokračovat. Pan předseda Sklenák? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Můžeme pokračovat. Můj názor je kladný. Pan předseda Sklenák? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti?

Můžeme pokračovat. Mé stanovisko je kladné. Pan předseda Sklenák? Děkuji.

Kdo je proti?

O všech návrzích bylo hlasováno, nyní tedy můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.